Dále v zákoně o zaměstnanosti, kde se doplňuje ustanovení o vydání potvrzení o rekvalifikaci.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Ještě jednou dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Pan ministr Jurečka poměrně podrobně představil vládní návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na jejich úpravy a na úpravy dalších souvisejících zákonů. Jak už pan ministr zmínil, tento návrh cílí na to, abychom zlepšili podmínky na českém pracovním trhu, a to ve smyslu podpory zkrácených pracovních úvazků u specifických osob, které tady pan ministr zmiňoval.

Cílem je podpořit tuto skupinu na pracovním trhu. Vychází to i z ne úplně lichotivé statistiky, kterou má Česká republika právě ve srovnání s dalšími zeměmi. Například Německo, které má podíl zkrácených pracovních úvazků na pracovním trhu 27,9 %, Rakousko 28,7 %, zatímco Česká republika se pohybuje těsně pod 6 %. To znamená, tento návrh cílí na to, abychom dokázali na pracovním trhu zkrácené pracovní úvazky více podpořit. Samozřejmě v době, kdy čelíme energetické krizi, velké inflaci, si myslím, že je to ještě o to důležitější. Nicméně tento návrh necílí jenom na tuto krizovou dobu, ale věřím, že přinese profit i do dalšího období. Pevně věřím také a to je také cílem tohoto vládního návrhu že se podaří dostat na pracovní trh více zaměstnanců.

Pevně věříme, že ta sleva na pojistném bude tím motivačním faktorem. Vláda se ve svém vládním prohlášení zavázala, že bude ještě dále pracovat s tím, aby se zlepšila situace na trhu práce. To znamená, toto věřím, že není poslední návrh, který by měl zlepšit flexibilitu českého pracovního trhu, a že to není poslední návrh, který by zlepšil také postavení zaměstnance ve smyslu slaďování pracovního, osobního a rodinného života. Tento návrh zákona je navržen ve zkráceném režimu dle § 90 odst. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila zatím paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom krátce přednést naše stanovisko poslaneckého klubu SPD. My totiž dlouhodobě prosazujeme nastavení systémové podpory zaměstnávání na částečné pracovní úvazky těm skupinám osob, které jsou na trhu práce nejvíce ohroženy a kterým tato forma zaměstnávání nejvíce vyhovuje z důvodu potřeby sladit pracovní život s tím rodinným.

Jde ale i o podporu zaměstnanosti občanů v těsně předdůchodovém věku nebo osob, které chtějí dobrovolně pracovat i v důchodovém věku. Zde je klíčově důležité nastavit podporu zaměstnanců i zaměstnavatelů tak, aby bylo pro obě strany vzájemně výhodné smlouvu o částečném pracovním úvazku uzavřít.

Rozdíl v mzdových nákladech by byl soukromým zaměstnavatelům hrazen státem. To by bylo systémové řešení, které by nepoškodilo ani jednu stranu tohoto pracovního vztahu. Zejména by to bylo řešení, na rozdíl od vládního návrhu, které by nepřineslo úbytek peněz na důchodovém účtu, tedy neznamenalo by to pokles výběru důchodového pojištění s dalšími dopady, například v budoucnu na výplaty důchodů. Proto bych tady ráda apelovala na pana ministra, aby učinil všechny potřebné kroky k tomu, aby návrh na podporu částečných zaměstnaneckých úvazku, se kterými souhlasíme, také doprovodil kroky, které nahradí výpadek prostředků v průběžném systému primárně určených na naše důchody. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Velmi děkuji za slovo. Já bych chtěla už jenom dodat, že tohle je vlastně zákon, který by pomohl mnoha skupinám obyvatel.

Takže s vědomím toho všeho jsem opravdu velice ráda, že toto rodičům nabídneme, že usnadníme slaďování rodiny, péče a práce.

Protože i tak ta péče bývá náročná. To je na jedné straně toho rodinného životního spektra.